To znamená, já bych vás chtěl opravdu požádat, abyste se chovali demokraticky, protože interpelace jsou zaručeny ústavou a pravidla stanovuje zákon o jednacím řádu Sněmovny.

Hodně přes čáru. Protože na ty interpelace my prostě právo máme a takovýmhle způsobem, jak jste si včera prohlasovali, že dnes nebudou interpelace, abyste nemuseli odpovídat na nepohodlné otázky opozice, to si myslím, že je opravdu úplný vrchol. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo.

Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, tuto mimořádnou schůzi jsme my a média pojmenovali jako schůzi ke kauze Polčák s názvem Politické podnikání Stanislava Polčáka, tedy ke kauze Stanislava Polčáka, politika, poslance Evropského parlamentu, čestného předsedy Sdružení místních samospráv, tady podotknu až od letošního roku, a dnes už i bývalého místopředsedy STAN, který měl získat od čtyř obcí zhruba 8 milionů korun výměnou za pomoc při prosazení zákona získání odškodného za výbuch muničních skladů ve Vrběticích.

To je totiž ta především nejdůležitější skutečná podstata tohoto problému.

Já jsem na začátku mohla použít daleko silnější slovní spojení.

A kdybych si ho dovolila říct, tak bych si ho mohla dovolit říct proto, že pan Polčák například v rozhovoru pro Aktuálně.

Já musím říct, že mě strašně mrzí, že jsem se tady dvakrát pokoušela vyzvat především koaliční poslance o zařazení tohoto bodu na program schůze, protože já jsem přesvědčena, že bychom měli společně dát signál, že toto by se nikdy nemělo již v budoucnosti stát a že bychom měli jasně říct, že toto není v pořádku, protože já to pak vnímám, a i moji kolegové z opozice, že vy tím dáváte s tím postupem souhlas. A to v žádném případě, a víme to všichni, protože se bavím s kolegy napříč politickým spektrem a vnímám i od kolegů z koalice, že s tím, co se stalo, i ti lidé z té koalice nesouhlasí.

Tak já nevím, co si pod tím mám co to vlastně znamená, ta politická chyba? Já si říkám, že se na to přišlo? Protože to nebyla politická nešikovnost. A otázkou je, jakým způsobem se to ještě dál bude řešit. Já jsem opravdu přesvědčena, i moji kolegové z našeho klubu, že nemůže být tato kauza vyřešena tím, že se pouze tento politik vzdá funkce místopředsedy této politické strany.

Já jsem si třeba včera před tím svým projevem projížděla stránky všech protikorupčních organizací. A velmi mě překvapilo, že ani jedna protikorupční organizace se této kauze nevěnovala. Nevěnovala tomu ani řádek.

Zároveň mě velmi překvapuje, že se k této kauze vůbec nevyjadřuje Česká pirátská strana. Ta, která byla v rámci těch protikorupčních organizací.